Jednoduchý systém, jakým by se kompenzovala ta opatření. Leží to tady, budeme k tomu mít příští týden mimořádnou schůzi. To není žádná práce? To není žádný legislativní návrh?

To jsme přes léto společnými silami opozice a koalice dali dohromady. To není práce? Navrhli jsme, schválili jsme, shoda opozice a koalice.

Mírnější, nelikvidační pokuty podle krizového zákona. Zřídit covidové nemocnice. To jsou ty návrhy na úseku zdravotnictví.

To se neděje.

To je výběr třiceti věcí.

Pane ministře, vy začněte pracovat. Dále, když tu tedy není přítomen pan ministr průmyslu a obchodu, já jsem to ani nečekal, tak bych se rád obrátil na pana ministra zdravotnictví. Dneska přišel nový PES, my jsme ho samozřejmě dostali k připomínkování a budeme se také k němu vyjadřovat a je to jeden konkrétní podnět, který, myslím, že by mohl lidem pomoci.

Děkuji vám. Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych požádal o přestávku na poradu klubu v délce třiceti jedné minuty.